Zato zjistíme, že skončilo 37 tisíc živností, a pokud oproti tomu 12 tisíc s.r.o. vzniklo, pak se jednalo o 25 tisíc zničených živností, aniž by to přispělo jednou jedinou kunou, nebo chceteli eurem, nebo chceteli korunou, do chorvatského státního rozpočtu. Koneckonců, přiznal to i panem ministrem Babišem přizvaný pan ministr Lalovac, který je to na záznamu řekl: Tento nástroj není na lepší výběr daní, tento nástroj je proto, že teď konečně o těch podnikatelích víme úplně všechno. To je prosím citát chorvatského ministra, to netvrdím já. Vyšlo nade vši pochybnost najevo, že náklady ať už investiční, nebo roční provozní, které Ministerstvo financí udává pro zřízení této balkánské supernovinky jsou významně podhodnocené a že skutečnost by daňového poplatníka stála neskonale víc, jednak provozně, jednak investičně, a potom ten materiál, který máte k dispozici, vůbec nepočítá s nezbytností vybudování záložního střediska, kde už má dnes Ministerstvo financí stavební povolení a kde projektové náklady se pohybují mezi 5 až 6 miliardami korun. Tato informace zcela chybí v podkladu, který máme, ale nechybí v interní studii Ministerstva financí zpracované firmou BDO, kterou Ministerstvo financí zatajuje před veřejností, protože tam je oněch informací mnohem víc a mnohem přesnějších, než Ministerstvo financí poskytlo Poslanecké sněmovně. I to bylo v oněch diskusích jednoznačně prokázáno.

Požádám vás o ztišení. Je také nad slunce jasné, že tento mnohamiliardový tunel na daňové poplatníky nemíní pan ministr Babiš podrobit transparentní veřejné zakázce a že je připraven zadat to z volné ruky pro své lidi, svým kamarádům, aby kromě oněch zisků, které z těchto přímých zakázek bude mít, měl také nekonečný a navždy přístupný přehled nad oněmi daty, která online budou muset statisíce podnikatelů do tohoto centrálního střediska pouštět. I to jednoznačně vyšlo.

To, co jsme slyšeli, stačí k tomu, abychom vám nedovolili uvést to do společenské reality. Já myslím, že když to zůstane na Balkáně, tak to bude stačit. Já vám děkuji.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, trošku nejdříve úvod. Vy si prosazujete svolávání mimořádných schůzí, snažíte se namluvit veřejnosti, že my tady zdržujeme, dokonce hledáte cesty, jak možná podat ústavní žalobu nebo ohnout jednací řád, změnit jednací řád. Já bych jenom upozornil, že to, co se tady odehrálo při posledním jednání, když jsme navrhovali zařazení různých bodů, tak je otázka, kdo paralyzuje legislativní činnost této Sněmovny.

Vy vlastně porušujete základní ústavní právo poslance, to znamená mít legislativní iniciativu.

Toto je Sněmovna, ta by měla jednat důstojně, a myslím si, že součástí důstojného obleku je součástí důstojného chování je i důstojné oblečení. Vy jste, vy tvrdíte, že budete, že chcete nás přesvědčovat argumenty. Já se domnívám, že takový jaksi argument, který tady nezazněl, nebo argumenty, které nezazněly, tak vycházíte ze závěrečné zprávy hodnocení dopadů regulace takzvané RIA, kterou zpracoval tým zaměstnanců Ministerstva financí. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte. Když si pročítám v okamžiku, kdy byla zpracována, nebo jste předložili zákon do Sněmovny, tuto analýzu, tak samozřejmě zřejmě zpracovatelé měli obavy, aby ten materiál nebyl příliš hubený, takže to trošku připomíná studenty, kteří zpracovávají diplomovou práci, a když se řekne, že minimální rozsah je 40, či dokonce 60 stránek, tak prostě musí být to zpracováno.

Takže to, co tady v té analýze je, tak co odstavec, to opakování argumentů.

Není žádný problém, mě to od vás urážet nebude.